To jsou ty klíčové otázky.

Stát sice ušetří, ale budou je kupovat občané, takže to bude výdaj každého provozovatele či majitele automobilu. Abychom jenom neříkali, že vlastně přenášíme tuto povinnost, a můžeme vést debatu, nemyslím dneska, o tom, jaké jsou plusy a minusy. Tato debata není černobílá. Nemá jeden systém jenom samé plusy a jeden samé minusy. Nikdo jiný značku nemůže zaplatit. To tak prostě bude.

Mimo jiné proto, že zákon ještě vůbec není.

Takže myslím, že pan ministr to buď neodhadl, nebo nás trošku mate. A pokud ano, tak mi zkuste říct, kdy předpokládáte, že zákon bude ve Sněmovně, kdy bude platný, to znamená, že projde Sněmovnou, Senátem, podpisem pana prezidenta a kolik času pak zůstane na implementaci v příštím roce.

Ani to, kdybychom včas vypsali zakázku, a teď myslím na dodávku značek, kromě toho ještě musíte absolutně změnit informační systém, to je další věc. To prostě fungovat nemůže!

Použiji toto silné slovo vymyšlený!

Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Prosím, pane ministře.

Předně bych chtěl říct, že v okamžiku, kdy vlastnictví registračních značek přejde do majetku občanů, tak stát nebude vypisovat žádné veřejné výběrové řízení. Bude pouze definovat, jak má značka vypadat, a občan si tuto značku zabezpečí u schválených výrobců. Tady žádné výběrové řízení probíhat nebude. To je první věc. Co se týká harmonogramu, na Ministerstvu dopravy byla provedena prezentace základních změn zákona č. 56 a příslušný odbor 150 dostal pokyn na tomto zákonu pracovat. Díky tomu, že se některé zákony na Ministerstvu dopravy zpožďovaly, vyměnil jsem ředitele odboru, vrchního ředitele legislativy a práva a posílil jsem tento útvar o pět nových lidí, abychom zpoždění, která tam byla, dokázali nějakým způsobem eliminovat a připravili nové zákony, zejména zákon č. 56. Samozřejmě, ale dneska občan platí správní poplatky za registraci značek.

Další. Tyto značky budou ve vlastnictví občana a budou s ním celoživotně.

Pravděpodobně srovnáváme nesrovnatelné.

Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já jsem neříkal, že občané zaplatí větší cenu.

Bude nějaká centrální registrace značek, nebo ne?

Kdo selhal na Ministerstvu dopravy? Potřetí. Nechám to asi na čtvrtek na interpelace. Může mít různé argumenty, ale ne že máme jeden zákon a vy pořád hovoříte o něčem, co tady ještě vůbec není.

Petr Bendl má pravdu, že se to zvažuje už několik let.

Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy.